126.

Táži se navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. V tom případě otevírám rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Milan Feranec. A ještě než mu udělím slovo, požádám, aby případné diskuse, velmi vzrušené, o minulém návrhu zákona, byly přeneseny do předsálí, aby pan kolega Feranec mohl přednést v důstojné atmosféře své stanovisko ke třetímu čtení. Poté se hlásí pan ministr dopravy Dan Ťok. Ještě chviličku, pane poslanče... Máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Já jenom krátce k tomuto zákonu. Jak víme, proběhla velká diskuse v rámci prvního čtení.

Je o tom, jestli prolomíme tu nulovou toleranci požívání alkoholu v dopravě. Jestli to prolomíme. Je to skutečně o tom.

Takže myslím si, že skutečně je to o prolomení nulové tolerance.

To vůbec nejezdí pomalu.

A já jenom říkám, že to je prolomení nulové tolerance.

Takže to C je ještě horší.

My jsme se o tom bavili i na klubu poslanců a myslím, že tam ten názor podporujeme, názor Ministerstva dopravy, že skutečně bychom neměli prolamovat nulovou toleranci. Ještě než udělím slovo panu ministru dopravy, tak žel tedy mám dvě faktické poznámky paní poslankyně Langšádlové a pana poslance Bartoně. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já si dovolím dvě poznámky.

Ale přesto jsme proti té toleranci. A to je naprosto chybný přístup. Zkrátka pokud máme pravidla, tak je máme dodržovat.

Zkrátka dopředu u zákonodárců říkat: my víme, že se to nedodržovalo nikdy a dodržovat nebude, a současně trvat na tom, že to tak má být, je zkrátka naprosto špatně. Špatný přístup z principu.

Děkuji za slovo. Já bych rád reagoval na pana poslance Ferance. Prolomení alkoholu v dopravě. Tak ono je potřeba si říct, co myslíme tou dopravou. Já osobně můžu říct, že třeba vodáky za dopravu nepovažuji. Můžeme si říct, že třeba v dopravě by neměli působit žádní účastníci silničního provozu. To také neplatí. Chodec je účastníkem silničního provozu. Takže ono to prolomení, záleží na tom, co považujete za dopravu.

Nadále platí další zákony. Pokud požijete alkohol a budete se chovat tak, že ohrozíte při jakékoli činnosti někoho jiného, je to protizákonné jednání. Nejedná se o pouhý paragraf o přestupku. Tohle vypuštění, které je navržené, je, že pokud se chovám tak, že nikoho neohrožuji, tak nedostanu automaticky pokutu, i když se chovám zodpovědně.

Souhlasíme s tím.

A pokud se něco stane, máte smůlu. To je to preventivní opatření.